Jen bych byl opatrný s tou většinou. Já nevím, jaká data má pro tu většinu, ale byla taková parta v Brně, jmenovali se Slušní lidé, kteří taky mluvili za slušné lidi a nedopadlo to moc dobře a taky se moc slušně nechovali. Ne vždycky je většina skutečně většina.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, já teď mluvím z pozice zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Tahle hrozba v této normě není.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Opět, je to opravdu vznik dvou různých kategorií lidí.

Většina Čechů by vakcínu proti covidu odmítla, uvádí průzkum.

Naší povinností je tady chránit ale i ty, kteří se vakcinovat nechtějí. Tak to prosím vás udělejme. A opravdu se zase soustředím na tu pravou část Poslanecké sněmovny, která má boj za individuální lidské svobody, jeden vedle druhého to máte ve svých volebních programech, abyste překonali stranické ideologické problémy, abyste si sedli, abyste zavolali svým píárovým poradcům, zjistili si, jaká je skutečná nálada ve společnosti, a prosím vás, vyšlete lidem signál, že tato Poslanecká sněmovna minimálně v rámci České republiky nenechá žádného korporátníka omezovat základní lidská práva a svobody.

Nikdo tady neříká, že novela je diskriminační.

Děkuji. Pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

My nediskutujeme o tom, jestli je očkování dobré, nebo špatné. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

V Anglii vznikla dvoutřídní společnost už tady tím. Jestli vám to nevadí, tak mně tedy opravdu ano.

Děkuji. A vracíme se k přihlášeným do obecné rozpravy. Poslední přihlášený je pan poslanec Vít Kaňkovský.